Jestli pan kolega poslanec potřebuje, tak ať se podívá do trestního zákoníku, v něm existují trestné činy úředních osob. A existuje zde trestný čin podle § 330 trestního zákoníku, maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.

Takové lidi dosazujete do funkcí?

To, co jsme zjistili v rámci prověřování, je ještě daleko závažnější, ale není to předmětem toho, o čem bych chtěl teď hovořit. Dobrý večer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Děkuji za slovo.

Takže to je objektivní fakt.

Tam nebyl originál v té nadaci.

Kdyby to udělali pořádně, tak by na to přišli.

Já děkuji za slovo.

Zástupci Policejního prezidia neměli v souvislosti s návrhem organizační změny zpracovány žádné aktuální a podrobné analýzy nebo statistiky, které by podporovaly jimi prezentované důvody.

A protože nikoho nevidím, rozpravu končím.

Má zájem?

Děkuji. Hlásí se předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Prosím, pane předsedo, máte slovo v podrobné rozpravě. Jak jsem avizoval, tak v podrobné rozpravě navrhuji usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vyzývá.

Děkuji. Nyní tedy vyzvu pana poslance Pavla Blažka, aby přednesl návrh usnesení, který připravila vyšetřovací komise. Děkuji za slovo.

Ano, děkuji. Děkuji. Můj návrh reaguje na zprávu GIBS a zacházení s odposlechy v rámci jednotlivých kauz, to znamená, že z této zprávy vyplývá, že by bylo dobré, aby odposlechy, které jsou nařizovány, byly následně analyzovány a aby s nimi bylo dál pracováno. To znamená, návrh mého usnesení, který přečtu: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby cestou ministra spravedlnosti byla zabezpečena důsledná aplikace § 88 odst. 2 a 4 trestního řádu, a to v souvislosti s posuzováním důvodnosti odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu například formou závazného pokynu nebo metodického pokynu atd. Tolik text doprovodného usnesení, víceméně to usnesení nemění žádný zákon, pouze vyzývá ministra spravedlnosti, aby metodicky upravil, jak se bude s odposlechy zacházet a analyzovat. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, já jsem poslouchal návrh pana kolegy místopředsedy Sněmovny a rozumím tomu, co chtěl říct, pravděpodobně asi komise zjistila, že s odposlechy, které byly řádně povoleny soudem a byly získány, nebylo pracováno tak, jak má, to znamená, nebyly vyhodnocovány do detailů, tak aby se daly kdykoli použít.

Ty odposlechy dělá policie a dozoruje to státní zástupce.